Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

To se týká zákazu prodávání nebo podávání alkoholu ve zdravotnických zařízeních. Stanovisko zpravodaje?

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje? Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím, můžeme pokračovat. Nyní bychom měli hlasovat o bodě F23 varianta II, týká se téhož problému, akorát slovo převážně se nahrazuje slovem výhradně. Stanovisko pana ministra? Stanovisko pana zpravodaje? Kdo je proti návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. F24 pana poslance Luzara. Stanovisko pana ministra? Stanovisko pana zpravodaje?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj?

Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Zpravodaj?

Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko pana zpravodaje?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Požádám vás, kolegyně a kolegové, o klid, abych i já dobře rozuměl zpravodaji, co říká.

Týká se to zákazu podávat alkoholický nápoj osobě, na niž máme podezření, nebo důvodně předpokládáme, že bude vykonávat činnost, kde by mohla po požití alkoholu ohrozit zdraví, život nebo majetek osoby. Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.